Děkuji, pane předsedající. A proč je tak důležité schválení vymahatelného zákona o střetu zájmů? Hnutí ANO dnes ohrožuje miliardy eur pro Českou republiku. Děkuji. Nyní je řádně přihlášený k programu schůze pan poslanec Pavel Růžička.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený člene vlády. Navrhuji zařadit nový bod na dnešní program schůze, a to sněmovní tisk 182, jako bod číslo 1 této schůze, před již zařazené body.

Předpokládám, že bude vystupovat za každým poslancem, který bude dávat... ... nějaký návrh na změnu pořadu schůze. Ten můj návrh je velice aktuální, protože se jedná o situaci na Ukrajině, a nevím, co by mělo být v současné době důležitějšího než řešit věci, které se týkají obrany.

Úvodem bych rád představil, možná i pro paní místopředsedkyni Richterovou, protože ona se moc neúčastní komise na kontrolu vojenského zpravodajství, co jsou to síly rychlé reakce NATO. Síly rychlé reakce NATO jsou speciální mnohonárodní jednotky, které Alianci slouží, pokud je okamžitě nutné zasáhnout kdekoli na světě. Jednotky jsou připraveny vykonávat různé druhy misí, včetně civilní ochrany, mírových operací nebo použití síly.

Síly rychlé reakce jsou schopny samostatně plnit vojenskou misi, mohou však sloužit i jako součást dalších jednotek NATO.

Síly rychlé reakce jsou složeny z částí jednotlivých armád členských států NATO.

Od roku 2012 síly rychlé reakce rotují každých dvanáct měsíců, tak i když jsou složeny funkčně ze stále stejných jednotek, jejich národní obsazení je každý rok jiné. Síly rychlé reakce v rámci NATO fungují také jako základní element transformace Aliance, protože svými vyspělými vojenskými schopnostmi bude udávat směr dalšího vývoje vojenských sil, což si myslím, že vzhledem ke konfliktu na Ukrajině a tak jak pan poslanec Žáček, prostřednictvím pana předsedajícího, tady mnohokrát vystupoval si myslím, že toto je velice důležitý bod, který by měl být zařazen, a všichni poslanci by měli se seznámit s tím, co Česká republika je schopna v rámci Aliance nabídnout. Já vám děkuji, pane poslanče, za respektování času, a s přednostním právem paní místopředsedkyně Richterová. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, přeji krásný den, a jenom opět připomínám, jsou to čistočisté obstrukce hnutí ANO. Protože vymahatelný zákon o střetu zájmů, který je zásadní i pro Národní plán obnovy, který potřebujeme schválit v upravené, naší vládou navrhované podobě, je klíčový pro to, abychom mohli čerpat miliardy eur pro Českou republiku, tak tento zákon vadí předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, a já vím, že je to pro vás nepříjemné slyšet pravdu, že si tady budete vymýšlet různé zástupné malicherné věci, ale já ji budu říkat.

Takže ano, zákon o střetu zájmů a miliardy eur pro Českou republiku jsou ohroženy obstrukcemi hnutí ANO. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Moc děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady čistočistě chci říct, že vystupuji právě kvůli tomu, že mi včera bylo znemožněno interpelovat pana ministra práce a sociálních věcí, a právě proto potřebuji, a je to velmi nutné i pro všechny, kteří žijí v České republice, prodiskutovat právě o tom bodu programu, který budu navrhovat a pevně věřím, že tady tento bod programu, který bych chtěl navrhnout jako první před již pevně zařazené body, bude schválen právě hlasy poslankyň a poslanců.

Jako plošnou pomoc snížením spotřební daně o korunu padesát u pohonných hmot nemůže brát samozřejmě nikdo vážně. Toto opatření vlády je komické a je výsměchem všem spotřebitelům, když v okolních státech jsou levnější pohonné hmoty třeba až o 10 korun. Proto jsem tento bod, kterým jsem chtěl včera interpelovat ministra Mariana Jurečku, nazval Asociální opatření vlády jako reakce na rostoucí ceny. Dovolte, abych tento svůj bod alespoň krátce představil a tím vás požádal o hlasy na zařazení tohoto bodu, poněvadž pro řadu lidí je už situace skutečně zoufalá. Je to příspěvek na bydlení.

Statisticky si o něj požádalo o 40 000 lidí navíc, nicméně ani s mimořádnou okamžitou pomocí neřeší rodiny, kdy je třeba jeden z rodičů doma s dítětem a před očima mu stoupají ceny potravin, pohonných hmot a energií.